Děkuji paní zpravodajce. K předloženému návrhu zákona otevírám podrobnou rozpravu.

Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, naše hnutí SPD je proti takto navrženému státnímu rozpočtu, a to z mnoha více než zřejmých důvodů.

Na jednu stranu vláda vyplácí peníze politickým neziskovým organizacím podporujícím migraci do České republiky, nakupuje drahou zahraniční armádní techniku, a tím teď v krizi podporuje mnohem vyspělejší západní ekonomiky, vysílá české vojáky do bojových misí do střední Afriky a Afghánistánu, zatímco jiné členské státy NATO vojáky stahují domů, a na druhou stranu vláda nemá dostatek peněz na podporu slušných občanů. A to je přece špatně. Rozpočet je potřeba restrukturalizovat a hnutí SPD na to upozorňuje dlouhodobě.

A doslova na to doplatí všichni slušní občané České republiky.

Jsem rád, že i díky hlasům poslanců SPD bude zrušena superhrubá mzda, aby zůstalo pracujícím lidem více peněz v peněženkách. Ale to nestačí.

Ale teď v krizi je podle našeho názoru potřeba drahé zahraniční nákupy, které desítkami miliard podpoří německou, francouzskou a americkou ekonomiku, odložit. Rozpočet navíc počítá s digitální daní, která má přinést 2,5 mld. navíc, na druhé straně vůbec neřeší daňové změny, které navrhují sami členové vlády. Návrh státního rozpočtu se schodkem 320 mld. korun nepočítá s dopady zrušení superhrubé mzdy. Poslanci hnutí SPD hlasovali pro zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka, protože chceme nechat více peněz v peněženkách pracujícím lidem, a jako jediní jsme zároveň představili i balík rozpočtových úspor, kde na to vzít. Vláda ale úspory nepotřebných výdajů odmítá. A vláda si nedala ani práci, aby alespoň formálně seděl. Formálně znamená, aby seděla alespoň hrubá čísla.

Jen z posledních zpráv Nejvyššího kontrolního úřadu.

Abych uvedl další příklad, opět ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu. Ministerstvo pro místní rozvoj při pronájmu nebytových prostor na Staroměstském náměstí v Praze nesjednalo v roce 2014 nájemné alespoň ve výši, která byla v daném místě a čase obvyklá. Za dobu od uzavření smlouvy do konce kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu tak snížilo Ministerstvo pro místní rozvoj výnosy ze státního majetku a příjmy státního rozpočtu nejméně o 41 mil. korun. V dalším případě Ministerstvo pro místní rozvoj nevymáhalo soudně pohledávku za více než 8 mil. korun, a došlo tak k jejímu promlčení. Dodám, že ministerstvo vedou ministři za hnutí ANO již sedm let. Vážené dámy a pánové, v debatách o jakýchkoliv rozpočtech létají miliardy a stamiliony na stranách příjmů i výdajů. Tato studie dokládala, že prakticky ve všech oblastech lze s pomocí změn chování nebo s pomocí nových technologií ušetřit aspoň čtvrtinu energie. Mně dodnes chybí podobná analýza studií k hospodaření státu, která by bezpochyby musela konstatovat, že bez výrazných změn zákonů, jen když budeme pracovat a hospodařit efektivně, také dosáhneme bez problémů minimálně čtvrtinových, tedy pětadvacetiprocentních úspor. Nebát se a nekrást, říkal prezident Masaryk, a já bych to doplnil na nebát se myslet a nekrást.

Proč mají takzvaní nepřizpůsobiví lidé stále stejně horentní dávky, zatímco pracující lidé přicházejí o práci, o příjmy a dostávají se do problémů? Jakékoli zvyšování daní slušným lidem považuji v této situaci za krádež peněz, které si občané, živnostníci a podniky vydělali svou prací. Nebát se myslet platí jak pro vládu a ministry, tak pro ty, kdo vedou státní firmy a měli by státu vydělávat peníze.